Stanovisko výboru? Navrhovatel? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím o stanovisko výboru. Navrhovatel? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 1071, přihlášeno 142 poslanců, pro 30, proti 80. Návrh nebyl přijat.

Ano, je to tak.